Já také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Jak vůbec máme komentovat rozpočet, který de facto rozpočtem není, protože je zcela mimo aktuální ekonomickou realitu?

Prostě budeme hlasovat o číslech, která neplatí, a vláda to v tuhle chvíli ví.

Proto si dovoluji navrhnout usnesení: Poslanecká sněmovna vrací vládě návrh státního rozpočtu k dopracování s následujícím doporučením:

Děkuji za pozornost. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat.

Není přítomen.

Tak já bych rád řekl, že si myslím, že vůbec není tak těžké najít české ekonomy, kteří dnes doporučují expanzivní fiskální politiku.

Pan Kalousek prostě nemá pravdu. Těch českých ekonomů, kteří to doporučují, je skutečně celá řada. Omlouvám se, že vás tady nebudu zdržovat výčtem těch, kteří to říkají, a dokonce říkají, že to je jediný způsob, jak se dneska efektivně z té krize dostat.

Rozumíte, měli bychom aspoň respektovat některé základní ekonomické poučky a závěry, které dneska jsou všeobecně brány v potaz. Nikdo je nezpochybňuje kromě pana Kalouska a kromě pana Fialy, který si tady dovolí říci, že my pokračujeme v hostině.

Tohle je přece konsenzus, že to bylo špatně. Tak nejsme schopni se z toho poučit? Já chápu roli opozice a chápu to, že má právo to kritizovat, já to všechno beru.

To vlastně mate veřejnost.